Ve schváleném rozpočtu je vždy s neutrálním dopadem.

Tolik hospodaření státního rozpočtu 2018. Dámy a pánové, dovolte mi ještě se zmínit o hospodaření veřejných financí neboli sektoru vládních institucí v roce 2018.

Přebytku bylo dosaženo již třetí rok v řadě a přispěly k němu všechny subsektory.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám, paní ministryně. Nejprve několik informací. S náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Špičák.

Rozpočtový výbor projednal za účasti zpravodajů usnesení výborů k tomuto materiálu a přijal usnesení, které jste obdrželi jako sněmovní tisk 472/3. Kontrolní výbor projednal stanovisko Nejvyššího kontrolního úřadu a přijal usnesení, které vám bylo rozdáno jako sněmovní tisk 472/2.

Proto dnes budeme moci svým hlasováním rozhodnout o návrhu usnesení, které přijal rozpočtový výbor.

To jenom připomínám na bázi rozpočtu roku 2018.